Paní poslankyně, dáme ještě kolegům chvilku. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tak dobré ráno i za nás, za ověřovatele. Dovolte mi, abych vyhlásila výsledky.

Zdrželo se 12 poslanců a poslankyň, omluveno bylo 18 poslanců a poslankyň. To je výsledek. Pane předsedo, dovolte mi ještě takovou drobnost, protože dneska je to asi poslední schůze, poslední noc, poslední den, kdy jsou tady s námi dvě dámy, které vlastně se staly, byly zvoleny evropskými poslankyněmi, je to paní Radka Maxová a je to paní Veronika Vrecionová, užily si s námi tu dnešní noc opravdu naplno . Komu by se o tom snilo, že to jejich závěrečné působení v naší Poslanecké sněmovně bude takové. Dámy, snad mohu mluvit úplně za všechny kolegy a kolegyně, dovolte mi, abych vám popřála hodně štěstí v Evropském parlamentu a abyste nezapomněly na to, že jste poslankyněmi za Českou republiku a hájily zájmy České republiky. Další věc, kterou ještě jsem měla na srdci a kterou jsem prošvihla před půlnocí, protože jsme se tady kočkovaly s paní ministryní. Dnes jsme zkazili kulaté narozeniny jednomu našemu kolegovi. Děkuji. A já tedy konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala.